Táži si, zdali má někdo jiný návrh. Nevidím jiný návrh.

Návrh byl přijat. Takže já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tímto končím projednávání tohoto bodu.